Další faktické poznámky v tuto chvíli nejsou. Vracíme se k těm, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy. První vystoupí paní poslankyně Richterová, která vystupuje se stanoviskem klubu Pirátů. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je to skutečně z našeho pohledu poměrně důležité velké téma, protože to pocítí každý zaměstnaný člověk v této zemi. Je samozřejmé, že někteří i tady v této Sněmovně akcentují právě třeba to krátkodobé. Těch 60 % platu, které by měl, pokud to schválíme, člověk dostávat od prvního dne nemoci v průběhu prvního týdne je běžné v Evropě jakožto právě ten jistý odstrašující prvek. Lidé to stejně velmi pocítí. Je opravdu velmi nestandardní, že my nemocenskou nevnímáme, protože máme stále tentýž plat. A co se týče celkového efektu na fungování společnosti, může i tato debata, která je vedena nejenom na půdě Poslanecké sněmovny, ale i v médiích, přispět k tomu, aby celospolečensky jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci začali právě více dbát na to, co znamená přechozená viróza, že to velmi negativně přispívá právě k těm dlouhodobým onemocněním, a na druhou stranu že kvalitní pracovní prostředí, dobré vztahy v zaměstnání, to, jak celkově funguje firma, velice přispívá ke zdraví zaměstnanců. Je to tak úzká souvislost, že je právě zase velmi dobrým vyvažujícím prvkem v tom celém systému, že právě ty zaměstnavatele velmi zajímá, zda jsou jejich zaměstnanci zdraví.

Pozitivní třeba finanční podpora, když člověk celý měsíc není nemocný, nebo různé zdravotní programy, kterými zaměstnavatelé právě motivují, aby se lidé o svoje zdraví co nejvíc starali. Tahle cesta nám v Pirátech přijde jako dlouhodobě udržitelná, dlouhodobě finančně výhodná.

Máme velmi kvalitní zdravotní péči, ale pořád, co se týče doby dožití, jsme na chvostu. Čili to, že se nyní péči o zdraví v souvislosti s touhle debatou věnujeme, zase rozhodně nebude na škodu. A konečně poslední poznámka za klub Pirátů k tomu, co je velice důležité, a sice elektronizace. Měli jsme na poslaneckém klubu jednání s paní ministryní i s paní poslankyní Valachovou. Velmi důrazně jsme se vyptávali na okolnosti zavádění eNeschopenky.

Není tomu tak, k tomu zdržení došlo za jiné ministryně.

A současně apelujeme na urychlené zavedení eNeschopenky a možnost rychlého, bryskního informování zaměstnavatelů.

Děkuji. Paní poslankyně Pekarová Adamová bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Já chci reagovat na jednu podle mého názoru ne úplně pravdivě uvedenou informaci, respektive záleží na úhlu pohledu. Vy jste, paní poslankyně, prostřednictvím předsedajícího, řekla, že je to běžné i v dalších zemích, že tedy není žádná karenční doba. Já tady mám seznam všech evropských států a přehled toho, jak dlouhá je kde karenční doba, pokud existuje. Není to tedy tak, že bychom byli nějaká výjimečná země, která karenční dobu má po dobu tří dnů.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Třeba obrovská ekonomika, sousední Německo, karenční dobu nemá a hradí plat nemocným zaměstnancům stoprocentně.

Děkuji. Pokračujeme v rozpravě. S přednostním právem je nyní přihlášen pan předseda klubu SPD Radim Fiala.